Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, tak o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Eviduji žádost o odhlášení.

Ještě jednou zopakuji procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

Výsledek byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání. Eviduji zde další dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím dokončit myšlenku, kterou jsem v předchozím svém vystoupení nemohla dokončit. Možná ano. Ale kdo? Kteří? Kteří podnikatelé? Podle mě ti, kteří daně prostě neodvádějí.

Jiní proto, že se to nabízelo, tak proč by toho nevyužili.

Vy jste to tady zavedli a dnes se tomu smějete a tleskáte, když říkám, že tady ubude podnikatelů. Ano!

Přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Od 12 do 14 hodin se omlouvá pan předseda Stanjura. Od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Leo Luzar. Eviduji další tři faktické poznámky. Po něm pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já v technické jenom chci s politováním konstatovat, že vám nevadí, že předkladatel materiálu tady není.

A nevadí vám vůbec nic. Nevadí vám to, že tady prokazatelně nemluví pravdu o krocích, které vedly k přípravě toho zákona, viz poslanec Koníček.

Doufám, že vám to spočítají. Protože ta realita je úplně jiná. Další pan poslanec Svoboda, připraví se pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych si dovolil předložit procedurální návrh, abychom odhlasovali, že předkladatel zákona nemusí být nikdy přítomen při jednání v Poslanecké sněmovně. Čili: předkladatel nikdy nemusí být přítomen projednávání jím předkládaného zákona.

Nehlasovat? Já jenom konstatuji, že je v přímém rozporu s jednacím řádem, jak jsme hlasovali. Že jsme to připustili tím hlasováním, aby tu nebyl. Jak říkám, myslím si, že tak jak je přednesen procedurální návrh, je skutečně nehlasovatelný, protože jde v přímém rozporu s jednacím řádem. A takové procedurální návrhy není možné hlasovat. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Kalousek. Respektive s faktickou poznámkou, omlouvám se.

Ale potom odporovalo i souladu jednacího řádu, že vy jste dal hlasovat o tom, jestli tady má předkladatel být, nebo nemá.

Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Pecková se svým příspěvkem do rozpravy. A připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně. Dobré poledne, dámy a pánové.